145.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Václav Snopek.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Cílem uvedeného návrhu je především implementace směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a vytvoření podmínek pro adaptaci nařízení o řešení spotřebitelských sporů online. Předložený návrh dále reaguje na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.

Obsahově je lze rozčlenit následovně. Předmětem uplatnění pozměňovacích návrhů je jednak rozšíření okruhu subjektů, jež budou moci působit jako orgány mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to i na nestátní subjekty, které splňují zákonem stanovené podmínky.